Když se v loňském roce ta věc diskutovala na půdě Poslanecké sněmovny, tak jsem tady argumentovala tím, že budoucí prezident Spojených států amerických bylo to v tom mezičase po volbách před inaugurací jasně naznačil, že i v rámci Spojených států amerických by měla tato záležitost být přehodnocena. Čekalo se tedy na vyjádření americké administrativy. Myslím si, že bychom rozhodně po událostech z minulého týdne měli počkat na vyjádření našich spojenců.

Tady třeba rozumím i tomu omlouval se pan ministr zahraničních věcí Stropnický ze zdravotních důvodů z dnešního jednání, vůbec to nezpochybňuji. Ale mě by zajímalo stanovisko pana ministra zahraničních věcí právě v těch souvislostech se Sýrií.

Jestli si to pan premiér přeje. Nemáme tady vládu s důvěrou. Takže to směřování zahraniční politiky víceméně dedukujeme z různých vyjádření kolegů, o kterých se předpokládá, nebo o kterých se mluví, že by mohli být součástí budoucí vládní koalice.

Takže bych chtěla poprosit, a skutečně to není o tom, že bych tady chtěla nějakým způsobem blokovat projednávání toho návrhu ale může nám někdo z hnutí ANO říct, co si o tomto návrhu zákona myslí pan premiér? Co si o tomto návrhu myslí ministr zahraničních věcí? Mě by to zajímalo. Nebudu navrhovat přerušení, abyste mi neřekli, že obstruujeme a prostě nechceme, aby se ten návrh dál v rámci toho procesu projednával. Ale myslím si, že všechny nás, kteří jsme věnovali tři a půl hodiny té debatě o Sýrii, by stanoviska těchto dvou stěžejních aktérů zahraniční politiky, to znamená premiéra České republiky a ministra zahraničních věcí, tato stanoviska by nás měla zajímat. Bohužel, jak říkám, není vina pana ministra, že tady není. Říkal, že jde do zdravotního zařízení. Prosím, aby tedy tyto pány někdo z hnutí ANO nahradil a aby nám k tomu řekl jasné stanovisko těchto zástupců exekutivy neboli vlády České republiky. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Peksa.

Dobrý večer. Já bych se přiznal, že by mě docela hodně zajímal postoj vás všech ostatních, abychom si to vydiskutovali, protože jak já tomu rozumím, tenhle zákon omezuje pouze české firmy. Ale typicky tam může být, myslím si, možnost přes ostatní země, které jsou v evropském hospodářském prostoru, do Íránu dále vyvážet.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Hájek. Kolegyně, kolegové, opravdu tady máme návaznost na tu diskuzi o Sýrii.

Takže co chci říci.

To znamená, nebránit se tomu, aby to šlo dál do výborů.

Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Rais a pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Takže tady skutečně moc prosím některé z kolegů protože není nikdo další přihlášený, jsou přihlášeni tedy pouze s faktickými poznámkami jestli skutečně někdo znáte názor pana premiéra a názor pana Stropnického na tuto věc, tak nám ho prosím řekněte. Děkuji. Pan poslanec Rais a jeho faktická poznámka. Prosím máte slovo, pane poslanče. Děkuji, dobrý večer.

To riziko, že vyhořelé palivo může být samozřejmě zneužito, to je klasický technický problém. A to si myslím, že by se mělo řešit na těch výborech. Proto bych podpořil názor Romana Kubíčka. Pan poslanec Benešík a jeho faktická poznámka. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík.

A i podle našich expertů z Ministerstva zahraničních věcí, se kterými jsem tuto situaci konzultoval, se opravdu odehrálo mnohé. Například to zrušení embarga, nebo částečné zrušení embarga, znamená samozřejmě příjem pro Írán a ten příjem je používán z velké části do zbrojního průmyslu, například na rakety. A co si budeme povídat.

Možná je, možná není.